Dále navrhuje pan předseda Okamura nový bod s názvem Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní navýšení počtu žáků končících základní školy.

Hlasování číslo 104, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 89. Návrh byl zamítnut. Dále navrhuje pan předseda Okamura nový bod s názvem Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Paní předsedkyně Adamová navrhuje, aby bod číslo 71, sněmovní tisk 241, občanský zákoník, byl pevně zařazen do bloku prvních čtení za blok číslo 23. Vzhledem k tomu, že zde jsme měli pravděpodobně protinávrh je to tak, paní poslankyně Pastuchová? Vy jste navrhovala, aby bod 71, sněmovní tisk 241, občanský zákoník, byl zařazen jako bod třetí na dnes, a pokud by proti tomu nikdo nebyl, tak bychom hlasovali nejprve o vašem návrhu a poté o návrhu paní předsedkyně Pekarové.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.